Děkuji panu zpravodaji, panu poslanci Václavu Klučkovi, a otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan ministr životního prostředí nám předkládá další z řady zákonů, které jsou vynuceny legislativou Evropské unie. Tak je tomu, skoro bych řekl, již pravidlem.

Chtěl bych se zabývat tímto zákonem, který je vysloveně technický a skutečně pro laika velmi složitý. Já jsem konzultoval jeho text s pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje a došel jsem k názoru, že jsou tam některé věci, které minimálně ve druhém čtení zaslouží diskuzi. Například je zde § 31 odst. 3, který říká, že k zpracování posudku posouzení rizik závažné havárie krajský úřad bude muset získat provozovatele, bude muset získat pověřenou právnickou osobu, tedy krajský úřad zajistí zpracování posudku k posouzení rizik závažné havárie předloženého provozovatelem podle odst. 1 pověřenou právnickou osobu.

Tedy příslušné závazné stanovisko by v tomto případě měl vydávat úředník, který složil zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Zákonodárce předpokládá, že posouzení rizik pro účely závazného stanoviska nemusí vycházet z natolik podrobných informací, které jsou nutné pro účely zpracování bezpečnostní dokumentace, z čehož pak lze odvodit, že toto posouzení rizik by zvládl vypracovat úředník krajské samosprávy při využití právního předpisu obdobně, jako je tomu například při stanovení zóny havarijního plánování nebo v případě zpracování a poskytování informací veřejnosti.

Jiná ustanovení předloženého zákona není nutno na základě této změny upravovat, protože povinnost zpracování posudku zůstává nedotčena v případě schvalování bezpečnostní dokumentace, tedy u bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, jejich aktualizace a nebo návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy. Dále se domnívám, že v tom zákoně jsou obsaženy další nedostatky, které poměrně nepříliš výrazně reagují na to, čeho jsme byli svědky například při haváriích ve skladech munice v obci Vrbětice, případně při nálezu nepovoleného materiálu v obci Slatina u Vysokého Mýta.

Tady si ale netroufám radit předkladateli a do jeho ustanovení, ke kterému zřejmě dospěl s vědomím toho, co ve Vrběticích nastalo, zasahovat. Stejně tak je zde diskutabilní § 51 odst. 2, kde jsou vyjmenovány okolnosti, za kterých může být zakázáno užívání objektu.

V podrobné rozpravě se potom přihlásím a ještě znovu tento návrh přečtu. Já děkuji panu poslanci Zahradníkovi a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Zahajuji podrobnou rozpravu. Do té se jako první hlásí pan poslanec Jan Zahradník. Vážený pane předsedající, jak už jsem zmínil a zdůvodnil, navrhuji, aby z předloženého návrhu zákona byl vypuštěn § 31 odst. 3 ve znění: